To jste tady měli plamenné řeči v minulém období. Ještě více a ještě houšť. Jenom se dostanete k moci, na všechno zapomenete. Klasické vaše politikaření. Klasické.

Z toho vyplývá, že zdravotní péče a znova to tady zopakuju funguje jenom díky rezervám zdravotních pojišťoven, které musí kroky pánů Stanjury a Válka sanovat. Tyto rezervy, které byly ještě v roce 2020 na úrovni 18 % celoročních výdajů v systému, na konci letošního roku podle zprávy Ministerstva financí a zdravotnictví poklesnou na pouhých 9 % celoročních výdajů. Ano, poklesnou na polovinu.

V současné době jsme se dostali výrazně pod kritickou úroveň, a to se zdravotnictví nepotýká s žádnou pandemií a ekonomika je teprve v technické recesi, což se s ohledem na aktuální nastavení naší hospodářské politiky může velmi rychle změnit směrem dolů.

V současnosti, teprve na počátku možné recese, tyto rezervy nemáme.

To bude mít samozřejmě dalekosáhlé dopady na financování zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče. Už současná úroveň rezerv znamená, že v případě výpadku příjmů by pojišťovny byly schopny financovat zdravotní služby přibližně po dobu pouze 30 dnů.

Jste to vy, kdo může tuto nebezpečnou hru osvědčeného pravicového bratrstva zastavit. Ale je potřeba jednat rychle. Protože kostky už byly vrženy.

Jeho záměry může přerušit jedině rázná politická síla, která nemůže pocházet z jiného místa než z vládní pětikoalice.

Školství, doprava, Ministerstvo průmyslu a obchodu, všude tam se hraje o naši budoucnost. O naši budoucnost, kterou hospodářskou politikou této vlády ztrácíme.

Ty balíčky a rozpočty, které jste představili, jsou plné škodlivých nesmyslů a protichůdných opatření. Jsou ušité horkou jehlou, a to ministrem, o jehož odborných kompetencích dostatečně svědčí už letošní rozpočet.